Naše hygienička nás ubezpečila, že je všechno v pořádku, dávala rozhovory. A tvářili jsme se, že nás se to netýká.